Děkuji, pane předsedající. No, víte, ono by to chtělo se taky někdy do toho podívat, co vlastně schvalujeme.

Předpokládám, že i vláda si toho je moc dobře vědoma, a proto problematičnost tohoto materiálu v podstatě rozkládá do dvou tisků.

Mám tady jednu faktickou poznámku. Je to paní poslankyně Helena Langšádlová. Děkuji za slovo. Není to nějaká zlovůle, Evropského parlamentu už vůbec ne. Každou legislativu navrhuje Evropská komise. Každou legislativu projednává Evropská rada. Účastní se toho zástupci ministerstev, ministři na nejvyšší úrovni i premiér. A v Evropském parlamentu i my máme své zástupce, dokonce v počtu, který je vyšší, než odpovídá poměru obyvatel České republiky. Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.

Je to jedna byrokracie za druhou.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Žádný návrh nevidím. Máme tady návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výboru na 30 dnů. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Končím první čtení tohoto návrhu.